Prvo, amandman zastupnika Mire Bulja. Evo, izvolite kolega Bulj, u ime predlagatelja. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolegice i kolege, evo napokon isključivi gospodarski pojas i nadam se da ćemo napokon zaštititi svoje teritorijalne vode. U ovome amandmanu koji sam dao na ovaj prijedlog, znači mijenja se, bilo je godinu dana da se znači da počne se primjenjivati pravni režime isključivog gospodarskog pojasa a ovim mojim amandmanom da se odmah po donošenju odluke, odmah večeras kad kolegice i kolege budemo izglasali isključivi gospodarski pojas i napokon zaštitimo naše teritorijalne vode, naš Jadran, da odmah stupi na snagu isključivi gospodarski pojas jer previše smo i čekali. Jednostavno to je naše suvereno pravo i to je naša obaveza da proglasimo isključivi gospodarski pojas jer u ovome trenutku imamo ZERP, to je u biti samo dijelovi pune primjene isključivog gospodarskog pojasa, evo očekujem poglavito od vas, od većine da ćete ovaj prijedlog podržati možda ako vam je bilo sporno da stupi za godinu dana, ja sam dao ovaj amandman na prijedlog kao jedan od predlagatelja da stupi odmah večeras kad budete izglasali isključivi gospodarski pojas temeljem onoga što je evo i većina potpisala kad su bili pregovori poglavito Domoljubna koalicija da će glasati za ovaj dio jer oni su rekli da je to jedna od ključnih stvari, poglavito HDZ, zato smatramo da smo i one prijepore koje smo imali, da godinu dana primjena isključivo gospodarskog pojasa, ovim amandmanom smo učinili da odmah po glasanju počne primjena isključivog gospodarskog pojasa, zbog toga sam predložio ovaj amandman. ... [[Upadica se ne čuje.]] Da, naravno kao predlagatelj, naravno. Predlagatelj prihvaća, prema tome, sad ćemo, u ime Vlade će se očitovati državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko Zgombić. Izvolite. Dobar dan, poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Vlada RH ne prihvaća predloženi amandman. Imamo drugi amandman Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista. ... [[Upadica se ne čuje.]] Da, Vlada, možete se očitovati molim vas, dakle imamo identične od broja 2. do broja 13. dakle Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista i svih pojedinih članova, pa molim da se očitujete o tome.

U ime Kluba zastupnika i poštovani zastupnik Miro Bulj. U ime predlagatelja predložili smo ono što je u prijedlogu dopune u biti, ono što je domoljubna koalicija i tražila, to je znači suvereno pravo RH kao zemlje koja ima izlaz na otvoreno more da se proglasi isključivi gospodarski pojas radi očuvanja i optimalnog iskorištavanja živih i drugih bogatstava u Jadranskom moru koji je prema Konvenciji UN-a zatvoreno ili poluzatvoreno more, znači ovo se dodaje točka, dodaje se novi tekst iza točke 3. I zbog toga me razočarava od vas kolegice zbog čega toliki otpor na isključivi gospodarski pojas. Ali stav Vlade je nama poznat. Vi nećete ... [[Govornik se ne razumije.]] Andrej Plenković zbog Tajania, fašista i njegovog prijateljstva proglasiti isključivi gospodarski pojas.

Pa nećete dozvoliti da vam Tajani upravlja vašim mislima preko Plenkovića, Juncker, Tusk. Pa Tajani je kolega Šipić kazao i Lončar da je Dalmacija talijanska. Jel vi zaista niste za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa? Vidim kolega Lonačr se i smije a ovo nije smješno, ovo je domoljubna koalicija, domoljubna koalicija predložila bila kao njen nekakav prestanak na bilo kakvu suradnju. To je napravio isto i slično čak malo i SDP. I ne vidim niti jedan razlog da Hrvatska ne proglasi ono što ima po Konvenciji UN-a o pravu mora, da proglasi isključivi gospodarski pojas, da zaštiti svoje znači teritorijalne vode i zbog toga tražim od vas kolege da vi podržite ovaj amandman a naravno mi podržavamo ovaj amandman. Hvala. Zastupnik Božo Petrov, dao je identični amandman, nema ga ovdje pa ćemo o njemu glasovati. 4. amandman zastupnika Slavena Dobrovića, nema ga ovdje, prema tome o njemu moramo glasovati. 5. amandman je zastupnika Hrvoja Runtića, nema ga ovdje moramo o tome glasovati. Izvolite. Ovaj amandman samo pokazuje da obećanja ne vrijede puno. Da ista stranka može kod formiranja jedne Vlade obećati nešto, onda isto tako u drugoj Vladi promijeniti svoje stajalište. Ali ovdje ne radi se o nečem što je životno da mijenjamo pa nisu to možda stvari koje je jučer bila hrana jedna, danas druga ali sve je hranjivo, ovdje mi govorimo o teritorijalnom integritetu, o pravu koje nam proizlazi iz naše suverenosti kao države. I ako jedna opcija, jedna stranka danas, jučer ili kolege bilo kada kaže da je to pravo koje želimo konzumirati i mi ćemo ga provesti a nakon toga protivi se provedbi takvoga oblika našeg suvereniteta onda pitamo se zapravo u naš i propitujemo naš politički sustav. Da li stranke koje ovako se ponašaju a vidimo da nije samo HDZ koji je to napravio imamo i HNS koji je okrenuo ne samo svoje određene odluke koje su donosili nego i svoja načela i to nam je današnja vlast, to je vlast koja kaže da Hrvatska nema suvereno pravo da ima izlaz na otvoreno more na kojem bi proglasila isključivi gospodarski pojas, da Hrvatska nema pravo da radi očuvanja i optimalnog iskorištavanja živih i drugih bogatstava u Jadranskom moru može tražiti svoje pravo. Isto tako kaže da nije bitna konvencija koja nam to pravo daje i upravo raditi toga ovaj amandman zapravo je samo poruka koju šaljemo o strankama koje žele vladati Hrvatskom i biti temeljne stranke naše suverenosti.

Hvala. Ajde dobro da ste dozvolili kolegici Sonji Čikotić iz vašeg kluba da smije govoriti. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice 135 zemalja svijeta proglasilo je isključivi gospodarski pojas. Ono što smo mi tražili ovim amandmanom jest da se u prijedlogu odluke u točci 3. doda novi tekst koji glasi: Suvereno pravo RH kao zemlje koja ima izlaz na otvoreno more je da proglasi isključivi gospodarski pojas radi očuvanja i optimalnog iskorištavanja živih i drugih bogatstava u Jadranskom moru koja je prema Konvenciji UN-a zatvoreno ili poluzatvoreno more. Obrazloženje koje sam navela vezano uz ovaj izmijenjeni tekst amandmana govori o tome da predlažemo da se isto promjeni. Znači, odnosno da se dopuni ta točka 3. odluke koja po svom sadržaju predstavlja prijedlog iz odgovora Domoljubne koalicije na reformske prijedloge MOST-a nezavisnih lista, a tijekom pregovora za, sa MOST-om oko sastavljanja vlade, a vezano na proglašenje isključivog gospodarskog pojasa na čitavom teritoriju RH iz 2016. godine u kojem je navedeno da je jasan stav i Domoljubne koalicije, a time i stožerne stranke te koalicije HDZ-a proglašenje isključivog gospodarskog pojasa od interesa za RH, da se isto zalažu te da je to naša dužnost i obveza.

I nakon više od 28, nakon skoro 3 desetljeća Hrvatske samostalne države, vrijeme je da dignete glas protiv svih vlada pa i ove vlade koja sluganjski odrađuje posao za Tajanija, prijatelja od Plenkovića ili ne znam koga. U ovome današnjem trenutku poslije podne, imate povijesnu priliku kolegice i kolege izglasati isključivi gospodarski pojas. To je suvereno pravo hrvatskog naroda i Hrvatske države. Očekujem od vas svih da se vratite kući kao slobodni, a ne kao zavezani večeras.

Ovo je sramotno da u Hrvatskoj državi nakon 30 godina od početka Domovinskog rata, nešto manje, kad smo stekli slobodu da se snage jače one koje nisu za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, a baš se Domoljubna koalicija na čelu s HDZ-om pozivala na proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. Povezivali se i vaši šef Ivo Sanader koji je primao Merkelicu pred izbore, a sada i Andrej Plenković je prima, pa ne dodvoravajte se samo Tajaniju, Merkelu, Junkeru, Tusku, pa jednom radite u interesu hrvatskog čovjeka koji je teškom mukom došao do slobode.

Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, dakle tražim od kolega zastupnika koji drže do ove države, koji drže do hrvatskih suverenih prava da podrže i moj amandman, ali i MOST-ov prijedlog Zakona o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa, na to imamo pravo po UN-ovoj Konvenciji o pravu mora iz 1982., na to nas poziva i Europska komisija, a jedini razlog zbog kojeg vladajući ne žele proglasiti isključivi gospodarski pojas, što smo mogli saznati iz odgovora premijera Plenkovića na moje pitanje, je da ne žele bilo kakav sukob sa susjedima Talijanima. Sjetite se da me je premijer podsjetio na zasluge talijanskog predsjednika Cossige za Hrvatsko odnosno za priznanje Hrvatske i to je jedini njihov razlog, oni ne žele sukob s Tajanijem koji je sudjelovao koji je sudjelovao u njihovoj kampanji, a ovdje se radi o tome da Hrvatska prema izračunu Europske komisije gubi ogromna sredstva zbog ne proglašenja gospodarskog pojasa. Mogli smo nekoliko Peljeških mostova napraviti da smo proglasili isključivi gospodarski pojas, takvu štetu činiti Hrvatskoj to mogu samo oni koji do Hrvatske ne drže, a u ozbiljnim državama bi se za takve postupke pokretali moguće i sporovi vezani uz veleizdajničku politiku. Nikako drugačije se takva politika ne može okarakterizirati. Ona je vidljiva i kod odnosa prema Srbiji gdje se ne sastaje Povjerenstvo za praćenje mjerila iz Poglavlja 23. i 24., ali vidljiva je i u odnosu prema Republici Italiji zbog ne proglašenja isključivog gospodarskog pojasa. Tražim glasovanje o ovom amandmanu i tražim potporu od onih koji se vole nazivati domoljubima. 11. amandman je identičan zastupnika Marka Sladoljeva, izvolite. Hvala. Evo dakle, ja ću pročitati dakle jednu dakle našu odredbu koja ovdje neće biti prihvaćena pa neka građani procjene koliko je to štetno za Hrvatsku, a to je suvereno je pravo RH kao zemlje koja ima izlaz na otvoreno more da proglasi isključivi gospodarski pojas radi očuvanja i optimalnog iskorištavanja živih i drugih bogatstva na Jadranskom moru koje je prema Konvenciji UN-a zatvoreno ili poluzatvoreno more. Dakle, ja nemam iluzija da će to biti prihvaćeno od zastupnika vladajuće većine, kao što nije ni puno drugih zakona u zaštiti nacionalnih interesa bilo prihvaćeno. Od samog benefita za hrvatsko gospodarstvo i ekološkog o prihvaćanjem ovog zakona poslala bi se i poruka. Dakle, poruka u predvečerje europskih izbora da u EU parlament dolaze zastupnici drugačijeg stava nego dosadašnjeg, stava koji cijene svoju državu, koji cijene svoje nacionalne interese i kao što je kolega Grmoja rekao, to nije samo poruka Italiji, dakle, to je zapravo, nije poruka prema Italiji nego je poruka prema i drugim sustav ostalim susjednim državama, da se sa hrvatskim zastupnicima i hrvatskim Saborom neće moći trgovati radi nekih ustupaka, dakle da je nama najvažniji nacionalni interes.

Sljedeći je 12. amandman zastupnika Roberta Podolnjaka, nema ga. Moramo o njemu glasovati. Sljedeći je 13. amandman zastupnika Ante Pranića, nema ga, moramo o njemu glasovati. S time smo iscrpili raspravu o amandmanima pa bih ja sad dao jednu stanku do 15 i 20, kako bi oni koji su se prijavili za daljnju raspravu o točci koja je prekinuta, da bi mogli doći i biti ovdje, a jednakih nema. Vidim da ih nema pa ne želim ih uskratiti tome.